Dále mi dovolte formulovat skutečnost, že z návrhu není patrné, zda se pevná část daně aplikuje také na technické hry provozované prostřednictvím sítě internet, či nikoliv.

Při případném zachování diferenciace sazeb povede tento systém ke snaze podřadit jednotlivé typy provozovaných her pod režimy daňově nejvýhodnější.

Promiňte, jenom technickou vsuvku.

V praxi tato disproporce může přinést celou řadu aplikačních problémů.

Poměrná může být jen sazba daně nebo složka, to znamená, část, komponenta této sazby, zpravidla vyjádřená v procentech.

Namísto navrhované terminologie poměrná část dílčího základu daně a pevná část dílčího základu daně je proto vhodné používat například sousloví část dílčího základu daně podléhající poměrné sazbě daně a část dílčího základu daně podléhající pevné sazbě daně.

Změna rozpočtového určení výnosu z daně z technických her v neprospěch obcí představuje podle nás zjevnou nespravedlnost právní úpravy.